Já také děkuji. Nyní tu mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Kozlovou, jestli to platí. To byl omyl, dobře. Děkuji za slovo.

Děkuji. Prosím, pane poslanče, dvě minuty. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Máme opravdu za to stejně jako ostatní kolegové, že je potřeba se tomu velmi podrobně a řádně věnovat na půdě příslušných výborů, zejména samozřejmě na půdě ústavněprávního výboru.

Já také děkuji. Nyní mám přihlášenou do rozpravy paní poslankyni Ožanovou. Tak ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.

Děkuji. Registruji tento návrh.

Tam já s tím problém nemám, například to, o čem mluvil můj kolega pan poslanec Kupka. Ale bezesporu je pravda, že už kandidáti sbírají podpisy, jak senátorští, tak do komunálních voleb.

Musel by tu být mimořádný souběh příznivých okolností, mimořádná politická shoda. Já to nevylučuji, ale nevěřím tomu. Proto říkám, že nebudeme hlasovat pro zkrácení.

Říkám, to se kontroloval pouze jeden volební kraj a pouze hlasy pro jednu volební stranu. To je ten důvod, proč nepodpoříme zkrácení lhůty.

Děkuji. Dámy a pánové, já zareaguji na některé dotazy svých předřečníků. Co se týče petic, tak tato opravdu technická novela do petic vůbec nezasahuje. Co se týče dalších dotazů, tak opravdu tento návrh řeší pouze aktuální věci, které jsou potřebné k těmto podzimním volbám, které nás čekají. Neřeší samozřejmě volby prezidentské.